Takže já prosím o zařazení tohoto bodu na 18. dubna, což je úterý, jako první bod jednání a název bodu je Cesta předsedkyně Markéty Pekarové Adamové na Tchajwan a vyúčtování této cesty. A poslední bod, který tady předkládám a prosím o jeho zařazení, je situace ve Středočeském kraji týkající se uzavřených poboček na území tohoto kraje. Jenom pro vaši informaci, na území Středočeského kraje dojde k uzavření 24 poboček.

Zavírá se tam nedávno otevřená bezbariérová pobočka České pošty na sídlišti v Mladé Boleslavi, takže absolutně nesmyslné.

Prosím o zařazení tohoto bodu jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji za pozornost.

Děkuji, vše je poznamenáno, děkuji i za dodržení času. Jenom chci upozornit, že jsme v bodu návrhy na změnu pořadu, ale současně už nelze doplňovat přihlášky k novým návrhům na body pořadu.

A já jsem chtěl férovou diskusi.

To vám nevadí, že naši lidé jezdí nakupovat do Německa potraviny?

Já jsem zde dal čtyři, pět různých návrhů, které jsou.

Jaký byl výsledek? Nejvyšší ceny energií v přepočtu na kupní sílu. Tak teď budeme mít nejvyšší ceny potravin. Prosím pěkně, nenechte to dojít až do té situace, jako to nechal dojít pan ministr Síkela, kterému to nakonec pan premiér musel vzít.

Děkuji.